Pan poslanec Kostřica bude hlasovat s náhradní kartou číslo 71. Dnešní jednání zahájíme pevně zařazenými body v tomto pořadí: 83, 38, 5, 39 a 95.

Případně bychom dále projednávali body z bloku zákonů druhého čtení. Pan poslanec Votava se hlásí s návrhem na doplnění nebo změnu pořadu schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Pěkné dopoledne, dámy a pánové.

Jenom krátce zdůvodním. Tím, že vznikl Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, je třeba, aby měl svoji vlastní rozpočtovou kapitolu, a to lze právě provést pouze na základě zákona změnou vládního návrhu zákona o státním rozpočtu. Je to technická záležitost.

Je tam podle devadesátky a je tam jeden zákon vrácený Senátem. Pane místopředsedo, tedy pokud by neprošel ten můj první návrh, aby to byl první bod dnešního dopoledního jednání, potom tedy aby to byl první bod po pevně zařazených bodech. Pan předseda Mihola se hlásil. Prosím, máte slovo. Chtěl bych požádat o zařazení těchto bodů, a to bodu 34, což je sněmovní tisk 1020.

Jedná se o jednoduchou novelu, která mění v praxi problematická ustanovení, která dávají zdravotnickým zařízením povinnost provádět servis zdravotnických přístrojů, bezpečnostně technické kontroly a instruktáž pro práci se zdravotnickými přístroji pouze prostřednictvím výrobců a distributorů, což znamená pro zdravotnické zařízení zvýšené náklady i složitou logistiku. Dovoluji si požádat o pevné zařazení na dnešek 17 hodin nebo alternativně na pátek 30. 6. ve 13 hodin. A teď ta druhá prosba. Dovoluji si požádat o pevné zařazení bodu č. 43, což je sněmovní tisk 1018.

Já mám problém registrovat obsah toho návrhu kvůli hluku v sále.

Vlastníci jednotek jsou de facto nuceni nést náklady za ty vlastníky jednotek, kteří nehradí řádně své závazky související se správou domu a pozemku, například osvětlení společných prostor, teplo, odpady, příspěvky do fondu oprav atd.

Dluhy musí uhradit ti vlastníci jednotek, kteří své zákonné povinnosti řádně plní. Senátní novela navrhuje dílčí změnu občanského soudního řádu a souvisejících předpisů, která by posílila pozici věřitelů v případě pohledávek souvisejících se správou domu... ... a pozemku vůči vlastníkovi jednotky, a to ať už v domech, kde vzniklo společenství vlastníků jako právnická osoba, tak v domech v nichž toto společenství nevzniklo. Dovoluji si připomenout, že v současné době je evidováno v České republice 68 tisíc společenství vlastníků s více než 1,3 milionu bytových jednotek. K tomuto návrhu vydala vláda souhlasné stanovisko a je navrženo projednání podle § 90 odst. 2, tak aby byl se zákon vysloven souhlas již v prvním čtení. Dovoluji si proto navrhnout pevné zařazení tohoto bodu variantně. Prosím o podporu a děkuji za pozornost.